Děkuji. Konstatuji, že bod č. 50 se týká návrhu na volbu vedoucích stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací. I tyto návrhy byly procesně zpracovány volební komisí na 5. schůzi dne 16. prosince a to formou usnesení číslo 25, které, jak jsem řekl, máte před sebou na stolech. Já tyto návrhy zrekapituluji: Na vedoucí stálé delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie byla navržena Kateřina Konečná KSČM. Stálá delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO Antonín Seďa, ČSSD. Delegace do Parlamentního shromáždění OBSE Martin Stropnický, ANO 2011. Stálá delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy Dana Váhalová, ČSSD. A konečně delegace do Středoevropské iniciativy opět Kateřina Konečná, KSČM. Volební komise konstatuje, že jsou návrhy na vedoucí delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací v pořádku a je možno v souladu s volebním řádem přistoupit k tajné volbě. I v tomto případě vás, pane předsedající, nejdříve poprosím o otevření rozpravy k navrženým kandidátům. Není tomu tak. Je vidět, že to je projednáno v jednotlivých klubech, a proto rozpravu končím a přerušuji tento bod. Pane předsedo, žádám vás o sdělení, jak bude probíhat volba. A teď vás prosím, kolegyně a kolegové, o pozornost, protože to bude tajná volba, odebereme se tedy do Státních aktů a bude to trochu složitější, protože těch lístků bude více. Tak prosím, aby nedošlo k chybám a neměli jsme zbytečně velké počty neplatných lístků. Poprosím vás tedy, abyste si ve vyhlášené lhůtě vyzvedli volební lístky, za chvíli ty časy oznámím. A opět opakuji: Souhlas s navrženými kandidáty vyjádříte zakroužkováním čísla před jménem, nesouhlas s kandidátem vyjadřujete přeškrtnutím čísla. Jakkoliv jinak upravený lístek bude považován za neplatný. Opakuji, je celkem 11 lístků, takže každý z vás si musí vyzvednout 11 lístků a každý jeden lístek označit.

Ještě než přeruším jednání schůze, tak mě požádal o slovo předseda rozpočtového výboru. Já mu slovo k faktické nebo organizační připomínce dám prosím, pane předsedo a potom teprve budu konstatovat ty časy. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Děkuji. A nyní budeme konat volbu jak vedoucích stálých delegací, tak předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny.

My se dohodneme mezitím na organizačním výboru, kdo bude řídit tuto část. A ještě pro členy organizačního výboru sdělím, že se organizační výbor sejde ve 12 hodin rovných, a žádám kolegy, aby umožnili členům organizačního výboru, aby mohli odvolit včas.